Děkuji za slovo. Tak vystupuje řada stávajících velitelů městské policie, tak já vystoupím za bývalé velitele městské policie.

Kdyby ti, kteří to navrhují, přišli s návrhem, aby to platil stát, sice bych byl proti, ale mělo by to nějakou logiku. Zvyšovat náklady někomu jinému rozhodnutím zákona není fér. Pan kolega Adamec to tady jasně popsal, jak to funguje.

Tak to nechme na tom konkrétním starostovi, jeho radě a zastupitelstvu, jak je ohodnotí, když dojde k ukončení pracovního poměru. Ne že to nařídíme a platit to bude někdo jiný. Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já patřím k těm bývalým velitelům městské policie a také se mi nelíbí princip, kdy z cizího se nejlépe rozdává. Chtěl jsem upozornit i na to, co tady řekl pan předseda Stanjura, že prostě není fér, aby se někomu nasčítalo, že je členem městské policie ve dvou nebo ve třech obcích, a pak ten poslední v řadě zaplatí za ty všechny ostatní to odstupné.

Zkusme se domluvit na tom, že nebudeme rozdávat z cizího, a pokud přijdete s návrhem, že se má obcím přispět i na toto fungování městských policií, pak já asi budu ten, kdo za to ruku zvedne. A ještě jeden příklad. Já jsem zažil situaci, protože jsme městskou policii měli vybavenou poměrně moderně, kde si naopak státní policie stěžovala na to, jak je to nefér, že se obec stará o městské policisty tak, že mají lepší vybavení než policisté státní. Nechme to na obce. Děkuji. Pan předseda Jan Bartošek a připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Je zcela legitimní, že někdo si myslí, že městští strážníci nemají mít nárok na odstupné. Já patřím mezi ně.

Další věc je to, že jsou i města, která svým usnesením podporují přijetí tohoto návrhu, protože si myslí, že je slušné, aby se městským strážníkům tímto způsobem poděkovalo. Děkuji.

Pan poslanec Adamec má slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tady už to padlo. Tak to zaplaťte, protože to je prostě realita, že to bude platit někdo jiný. Ale na druhou stranu já znovu říkám řešíme tady problémy, rozdíly mezi Policií České republiky a obecní policií. A samozřejmě Policie České republiky funguje na základě služebního zákona, který ale zakládá další finanční náklady do budoucna, což žádná obec nemůže chtít, a vedlo by to k likvidaci obecních nebo městských policií. Ale neříkejme to takto. Pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych ten návrh chtěl podpořit a chtěl bych jednoznačně říci, že tímto návrhem Sněmovna do jisté míry deklaruje jakýsi svůj vlastní postoj k práci celé řady městských strážníků. Já jsem měl možnost pracovat dva roky u městské policie. Chtěl bych vám říci, že situace těch lidí je velmi komplikovaná, zejména ve velmi komplikovaných oblastech, jako jsou severní Čechy.

Prostě my tady v této chvíli vyjadřujeme svůj postoj a názor k práci městských strážníků jako k odpovědné složce, která v této chvíli do jisté míry z velké části zajišťuje bezpečnost. Ona byla zřízena kvůli pořádku, ale my jsme na ni přenesli bezpečnost. A jsou oblasti, kde si to už ti lidé nesmírně dlouho zaslouží a čekají na toto rozhodnutí. Já si myslím, že vyjádření Sněmovny podporou tohoto zákona je vyjádřením vztahu ke všem strážníkům v České republice, že jejich kvalitní práci potřebujeme, takže to podpořím. Děkuji. Pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo. Já jsem také velitel nejenom městské policie, ale i hasičů a nevím čeho všeho.

Obecně platí, že na tisíc obyvatel je jeden strážník. Druhá věc.

Za další. V rozpočtech samozřejmě počítáme s tím, že jim kupujeme zbraně, výstroj, auta, logika, všechno, to je naše povinnost, mzdy. Máme kolektivní smlouvu.

A to je důležité. Pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Staněk.